Děkuji. Podrobnou rozpravu končím. Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasovací procedurou.

Přihlaste se, prosím, svými kartami.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Máte pravdu, nebude to jednoduché.

Co se týče návrhu na propůjčení vyznamenání Řádu bílého lva panu Vladimíru Remkovi, tak pokud by byl přijat tento návrh, návrh na udělení medaile Za zásluhy pro stejnou osobnost bych považoval za nehlasovatelný, protože je zvykem neudělovat dvě vyznamenání.

To je asi vše, co považuji za potřebné teď zmínit, takže jenom ještě jednou k proceduře.

Já to teď nebudu všechno předčítat.

To byla procedura, to znamená návrhy v tomto pořadí, poté celkové usnesení, poté doprovodné usnesení. Děkuji. Porozuměli jste všichni předložené proceduře. Nechám tuto proceduru schválit hlasováním.

Návrh byl přijat. Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním, a poprosím o klid v jednacím sále, ať víme, o čem hlasujeme. Ano, děkuji. Nejdříve budeme hlasovat udělení.

Děkuji. Jako druhý je navržen plukovník Jaroslav Hofrichter ve vojenské skupině, také in memoriam.

Návrh byl přijat.

Tento návrh jsem si osvojil já.

Další návrh. Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 296, přihlášeno 153 poslanců, pro 102, proti 3. Děkuji.

Návrh byl přijat. Další návrh. Je to návrh v občanské skupině.